Na řadě jsou poslankyně a poslanci, kteří se písemně přihlásili do rozpravy. Jako první vystoupí paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Jan Birke. Současně prosím všechny, abychom vytvořili prostor pro pokračování jednání Poslanecké sněmovny. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, je nepochybné, že je povinností opozice se ptát, jaké důvody má naše vláda k tomu, že žádá o prodloužení nouzového stavu, a je povinností vlády, aby poslancům takové důvody a argumenty sdělila. Jak minulý týden trefně poznamenal Městský soud v Praze dovolte mi citovat: